Děkuji.

Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, členové vlády, já bych se vrátil jak k té diskusi, která tady probíhala v pátek, tak i dnes.

Jsem přesvědčen, že slova, která tady zazněla, například že to je tedy demokracie v přímém přenosu, že dokážete předložit to, že v rozpravě promluví jeden, prakticky možná jednotky, takže vy omezíte rozpravu poslanců na dvakrát deset minut. Další citace: Pokud si takhle představujete demokracii, tak diskuse je jedním z pilířů právě demokratické diskuse, právě toho, že si můžeme tříbit názory u pultíku. Další citace: Děkuji, já bych také navázal. Každý jsme měli připravený projev. Omezení řečnické doby na dvakrát deset minut, je to, prosím vás, hanba zase ze strany vládní koalice.

Úplně přesně. Tak k tomu mi dovolte se vyjádřit, že z veřejných zdrojů můžeme říct, že tato kritika je podle mého názoru nesprávná, nemístná a myslím si, že by bylo dobré, aby ti, kteří tady hovořili o tom, že to je nedemokratické nebo nepřípustné, nebo že se to nedělalo, aby tato svoje slova vzali zpět. Řečnickou dobu omezila vládní koalice. Teď z webu hnutí ANO. Hnutí ANO plánuje omezit zákonem dobu, kdy mohou poslanci řečnit.